Vy jako vláda ho skrýváte za jakýsi konsolidační, ale řekněme si na rovinu, je to prosté navýšení daní a zrušení daňových výjimek. Když se podíváme na ty daňové výjimky, které pomáhaly lidem, tak rušíte třeba slevu na manžela či manželku vychovávající dítě pouze do tří let. Já z vlastní praxe vím, když jsem pracoval ve firmě, byli jsme poměrně mladý kolektiv, takže vím, že mnozí moji kolegové tuto daňovou výjimku právě využívali, pokud měli více děti.

Ty mladé rodiny toho využívaly, když chtěly jít pracovat, a právě díky této úlevě si ulevily na daních a vy jim tu daňovou úlevu berete a tím pádem zvyšujete daně. Je to zrušení právě pro ty studenty, nejenom pro tu úzkou skupinu, ale pro všechny, kteří vydělávají prostě víc nad tu částku přes 200 tisíc, tak ti si to prostě už neodečtou a budou mít základní slevu na poplatníka a nebudou tam mít další slevu, kterou rušíte. Další, co rušíte, jsou nepeněžní benefity od zaměstnanců.

Toto všechno díky vašemu opatření padá.

Nemáme to kvůli příjmu, máme to jako koníčka.

Je to těžká práce.

A jaká je praxe?

Ty důvody jsou poměrně jednoduché. Pokud takové podezření máte, tak to nechte prošetřit a uvidíte, že tomu tak není. Je to prosté napadání včelařů, které je v České republice zájmovým koníčkem. Je to veřejně prospěšné.

Protože pokud tam nebude omezení na počet včelstev, tak každý včelař, i třeba pokud má 10 včelstev, tak v tuto chvíli spadá do té daňový povinnosti, bude muset hlídat, za kolik a kolik medu prodal, a pokud to bude nad 50 tisíc, tak bude muset holt podat daňové přiznání. Jak jsem říkal, je tady zhruba 56 tisíc včelařů, ale průměrný důchodový věk je 60 let. Protože jak jistě víme, někteří státní zaměstnanci si holt přivydělávat nemůžou. A další poslední bod jsou statistická zjišťování ve včelařství.